Stanovisko hospodářského výboru nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno 159 poslanců, pro 19, proti 111. Návrh nebyl přijat. Děkuji. Dalším hlasováním bude návrh poslance Martina Kolovratníka označený pod písmenem F3, jedná se o zpřesnění textu definice železničního uzlu u Ostravy. Stanovisko hospodářského výboru doporučuje tento návrh. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Stanovisko hospodářského výboru nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Přihlášeno 158 poslanců, pro 17, proti 15. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Stanovisko hospodářského výboru doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Martina Kolovratníka označený pod písmenem F1. Tento návrh nahrazuje původní A4 v hospodářském výboru. Jedná se podle mého názoru o velmi důležitou záležitost vyloučení závazného stanoviska územního plánování, mimo jiné jak ulevit úředníkům obcí s rozšířenou působností. Stanovisko hospodářského výboru doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Vážený pane místopředsedo, mám pocit, že tímto jsme se vypořádali se všemi došlými pozměňovacími návrhy, jak byly předneseny.

Z tohoto důvodu nás čeká poslední hlasování, což je hlasování o návrhu zákona jako celku. Ano, je tomu tak. I podle mých poznámek jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy.